Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím si, že to, co tady zaznělo od pana předsedy Romana Sklenáka je rozumný návrh, pospojovat to dohromady. Nicméně si kladu otázku. Jestliže a zase to, co říkal předřečník paní ministryně tady nebyla, tak že to zase nemá takovou váhu. Ale kladu si otázku. Pokud by to Ministerstvo školství a paní ministryně opravdu myslely vážně s tím, že to zapracují do té vládní novely, proč už tak neučinily?

Měly k tomu nejlepší možnosti. Takže asi optimální varianta je to, co tady už zaznělo od mých předřečníků, k té se přikláním, propustit to do druhého čtení a nechat na školském výboru, aby to tam zůstalo. Ale určitě bych se na základě toho argumentu, který jsem řekl, nepřikláněl k tomu to zamítnout s tím, že se to dá do jiných běžících zákonů, ale nechat to v té fázi...

To byl procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy.

Požádám vás o novou registraci.

Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o návrhu kolegy Zlatušky na přerušení tohoto bodu... Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Omlouvám se všem přihlášeným, ale procedurální návrh byl schválen, takže přerušuji bod číslo 51, a to do projednání vládního návrhu školského zákona ve výboru školství. Děkuji paní zástupkyni předkladatelů. Děkuji panu zpravodaji.